Já nevím, jakým způsobem vás mám přesvědčit, abyste podpořili návrh dnešní schůze, abyste schválili program a abychom ty sněmovní tisky, byť jsou tam v návrhu v devadesátce, ale určitě je možné se domluvit, a abyste to poslali do dalšího čtení.